Máme tady dva konkrétní návrhy. Paní poslankyně Černochová nenavrhuje jinou proceduru.

A až budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, předpokládám, že pan zpravodaj nás seznámí, o čem hlasujeme a kdo je navrhovatelem pozměňovacího návrhu. Má někdo k takovému postupu nějakou zásadní připomínku?

Mám žádost o odhlášení. Vyhovím. Poprosím znovu... Poprosím pana zpravodaje, pan poslanec Vácha mě tady osobně požádal, jestli by bylo možné zopakovat návrh pana Birkeho s tím návrhem D6 na začátku. Mohl byste to zrekapitulovat ještě jednou? Ten protinávrh, než budeme hlasovat. Protinávrh je, že jako první bychom hlasovali návrh pod označením D6.

Následně, pokud by byl předchozí zamítnut, tak bychom hlasovali A1, následně návrhy A2 až A4, následně návrh A5, dále jedním hlasováním návrh B1 až B4, dále návrh C, dále návrh D1 až D5. Je to možné.

A poté vylučuje hlasování o A1. Není to zas tak složité.

Tento protinávrh byl přijat. Budeme tedy nadále postupovat dle stanovené procedury. Současně předávám řízení schůze. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pane předsedo, máte slovo.